Měli bychom se zaměřit na kvalitu dopravní sítě.

Takže ohánět se zkušeností Slovenska mně nepřijde úplně šťastné.

Proto také volím slovník poměrně mírný, ale to se opravdu opravit nedá.

Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan předseda Kalousek. Jenom upozorňuji, že v průběhu rozpravy nedisponuje přednostním právem navrhovatel, pokud není člen vlády, takže doporučuji faktickou poznámku.

Takže s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Kořanová. Prosím, máte slovo.

Je to způsobeno každodenní zkušeností, kterou prožívám při cestě do Prahy na dálnici D5.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. To, že minimální rychlost na dálnici je 80 kilometrů, to slyším poprvé. Pouze vozidlo, které dosáhne 80 kilometrů, smí na dálnici, ale na té dálnici může jet rychlostí daleko nižší. Děkuji. Máte slovo. Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. K paní předkladatelce prostřednictvím pana předsedajícího. Kdybyste jezdila po dálnici D1, tak byste věděla, že ten zákon je naprostý nesmysl, protože ministři za ANO už pět let tu dálnici opravují, tak jak ji opravují. Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně.

Proto jsem říkal, že dneska už platí zákaz zejména tam, kde jsou tři pruhy, a to je naprosto správně. O tom se vůbec nepřeme.

Takže když si přečtete to, co je napsáno pod tím neutrálním stanoviskem, tak se divíte, jak z toho mohlo vyjít neutrální. A nežijeme v ideálním světě.

Neříkám, že to problém není, ale inteligentní značky, vybrané úseky je přesně ta cesta, kterou bychom měli jít. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Kořanové, potom faktická poznámka pana poslance Vondráka. Máte slovo.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Vondráka. Máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Navrhl jsem řešení, které podle mě je funkční.